Dříve ale, než tak učiníme, dovolte mi načíst další omluvy.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Závěrečné slovo. Výborně. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje

Nyní vás seznámím s hlasovací procedurou.

Dále návrh B, který ovšem při přijetí bodu A3 bodu 6 je nehlasovatelný. To znamená, že tuto proceduru si musíme odhlasovat.